Evo nas, opet smo se skupili i mogli bismo nastaviti dakle sa zadnjim klubom, to je klub SDP-a i u ime kluba SDP-a govoriti će uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine Nazor, kolegice i kolege. Evo i u raspravama prije mene rečeno je što je to Hrvatski memorijalni-dokumentacijski centar Domovinskog rata, rečeno je nešto o ciljevima zbog kojih je osnivan, ja se zbog toga ne bi predugo na tome zadržavao. Ono kako ja promatram ovu ustanovu je da je ona javna ustanova znanstvenog karaktera i da za cilj ima arhivirati, istraživati i dokumentirati događaje u Domovinskom ratu, dakle i rezultate koji su iz njega proizašli. Dakle govorimo li o demografskim ratnim razaranjima i slično. Budući da vjerujem da postoji konsenzus o tome da ćemo prihvatiti ovo izvješće manje ili više ja bih se zadržao na nekoliko stvari koje smatram posebno važnima a koje bih posebno istakao i podcrtao kada govorimo o radu centra. Prije svega pohvalio bih centar što je orijentiran dakle pri prikupljanju i zaštiti arhivske građe, da je orijentiran na nove medije. Tu govorimo o CD-ima, govorimo o DVD-ima, dakle tu postoji i pisani video materijal i svakakav drugi ali CD-i i DVD-i su i prikladni mediji za čuvanje podataka upravo zbog toga što zauzimanju manje prostora, dakle fizički je to puno lakše, naravno osim one fizičke arhivske građe koja postoji to su zapisnici naredbe i slično što se također prikuplja, dakle kao arhivska građa. Vidjeli smo da je veliki dio rada centra zapravo usmjeren na sređivanje postojeće arhivske građe na njezinu klasifikaciju, katalogizaciju, popisivanje i zapravo činjenje tih dokumenata dostupnima, prije svega istraživačima onda i ostaloj zainteresiranoj javnosti budući da smo također iz izvješća mogli iščitati da je postojao i priličan interes za građu koju čuva centar, dakle ako se ne varam nekakvih 80-ak zahtjeva je bilo prema centru radi stavljanja određene građe na raspolaganje. Ono što je posebno bitan po meni čak i vitalan dio memorijalno-dokumentacijskog centra jest znanstveno istraživanje Domovinskog rata. Posebno su zanimljivi neki projekti koji su počeli u 2014. godini upravo zbog toga sa zanimanjem čekam i izvješće u ovoj godini da vidimo kako se ta istraživanja provode a to su primjerice izravni demografski gubici Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Dakle osim materijalne štete i demografska šteta je počinjena bilo kroz žrtve rate, dakle one koji su poginuli ali i kroz iseljavanje migracije.

Dakle biti će vrlo zanimljivo to vidjeti i mislim da je to itekako jedan bitan doprinos da sagledamo potpunu sliku Domovinskog rata i koja šteta je zapravo Hrvatskoj tu počinjena. Također popis poginulih je nešto što valja pozdraviti i druge države, o ratovima čak i koji nisu bili obrambenog karaktera imaju slične popise, ne vidim zašto ih mi ne bi imali i zašto to ne bi bilo dokumentirano. Kao i hrvatski Domovinski rat, strukture sjećanja, mislim da je tu bilo i projekata koje su neki NGO-ovi radili također sakupljajući, dokumentirajući, arhivirajući sjećanja i sudionika Domovinskog rata ali i onih koji su u Domovinskom ratu sudjelovali na drugačiji način. Dakle bilo kao civili, kao ljudi sa radnom obavezom, kao djeca, dakle iz različitih perspektiva sagledati sve strahote rata i sve patnje kojima su naši građani bili izloženi. Također izdavačka djelatnost je kao što možemo vidjeti prilično plodna, možda kao mala sugestija a sve u smjeru popularizacije zapravo proučavanja Domovinskog rata, možda bi se bilo uputno malo više orijentirati na interaktivne medije, dakle tu govorimo i o materijalu za škole budući da se dosta pričalo o tome kako, neke kolege su izradile nezadovoljstvo sa načinom na koji se povijest Domovinskog rata poučava u školama. Ali također i približavanju zapravo ove tematike i učenicima i studentima koji bi onda na interaktivan način kroz različite dakle mape, tu svašta može biti, prezentacije, filmove kratke moglo vidjeti kako je to izgledalo, kako su tekle ratne operacije o stradanju stanovništva, o zločinima itd… Dakle prije svega djelatnost memorijalno-dokumentacijskog centra je širiti istinu o Domovinskom ratu. Mislim da možemo se svi složiti oko toga da je Domovinski rat bio obrambeni, slobodarski i oslobodilački. I mislim da o tome ne trebamo više trošiti energiju i o tome raspravljati. Kada govorimo o Domovinskom ratu, mislim da nema mjesta niti ideologiji niti politici. Ideologija Domovinskog rata je upravo ta slobodarska, obrambena, demokratska. Mislim da je to ideologija koju svi dijelimo.

Ljudi koji predano rade u Centru, koji istražuju, dokumentiraju, arhiviraju upravo rade na tome da našim braniteljima, da svim žrtvama Domovinskog rata, bilo vojnim, bilo civilnim odamo posebni pijetet, ako hoćete omaž, posebno mjesto kakvo zaslužuju u našem društvu. Oni nama i njima svjetlaju obraz. To se ne radi u različitim šatorima, ne radi se u različitim povorkama, nego mislim da se radi upravo ovakvim radom, znanstvenim radom koji dokumentira sve ono što je u Domovinskom ratu bilo dobro ali dokumentira također i podatke o zločinima i bez obzira tko ih je počinio. Na žalost i to se dešava, jer kažu civilizirani rat ne postoji. Ako mene pitate sam rat je negacija civilizacije. Iz ovih razloga naravno klub SDP-a će podržati izvješće i evo veselimo se izvješću za sljedeću godinu. Sada bismo prešli na pojedinačnu raspravu i prva je ona uvaženog zastupnika Damira Krstičevića. Izvolite.

odlukom Sabora što je napravio i učinio u ovih desetak godina svoga postojanja. Mislim da svi skupa smo svjesni ovdje u ovoj cijenjenoj dvorani da je gospodin Nazor i cijela ekipa dali ogroman doprinos našim generalima u Haagu, našoj borbi za istinu o našem Domovinskom ratu i hvala dragom Bogu da je ona završila na ovaj način i sa tom konačnom presudom da mi svi skupa ovdje kažemo da je Domovinski rat temelj moderne Hrvatske države i da svi skupa zajedno u ovoj dvorani, mi ljudi koji su to napravili, naša mladež možemo biti ponosni na to vrijeme i na te događaje. I mislim da ova ustanova je strateška i da ona treba biti od posebnog državnog interesa i da mi još jednom svi skupa nikad ne smijemo zaboraviti našu noviju povijest, njeno nastajanje, te da generacijama iza sebe trebamo ostaviti i dokaze i dokumente. Mislim da nam je to obaveza svih nas ovdje. Kad pogledam ovo izvješće ono što je meni pošto dolazim iz realnog sektora, ali očito da je to praksa do sada, mi njega sada raspravljamo u siječnju 2016. a ono se odnosi na 2014. Po meni bi bilo logičnije da to zatvara sedmi saziv ili bi bilo logičnije da preko tog izvješća i preko ovih svih rasprava koje mi obavljamo da ravnatelju to posluži kad bude radio plan rada za 2016., da je to mogao. Međutim, po ovome on to ne može postaviti, a tek će on to moći postaviti 2017. Tako da ja kažem ova rasprava, mislim kroz i ova izvješća ovog centra, a i druga izvješća trebala poslužiti da se priča poboljšava, da se gradi sustav i evo. Tako da ja vjerujem da će ovaj saziv Sabora malo ubrzati te aktivnosti i da ta izvješća idu iz godine u godinu da bi ona doprinijela poboljšanjima koje je potrebno napraviti. Kažem, potpuna potpora. Ja sada tu ne bih želio navoditi koliko su oni tih materijala, koliko tih knjiga i toga svega. Ali evo to je jedan podatak 1205 naslova, odnosno 1841 knjiga. Vidim da se krenulo sa procesom digitalne knjižnice što je za današnje vrijeme to je tih 367 knjiga. Znači, to je jedan proces. Mislim da na tome sada trebamo raditi. Jasno da su tu potrebna financijska sredstva, tako da i krenemo znači jedan proces, znači i digitalnih knjiga, digitalne dokumentacije, tako da stvarno u realnom vremenu to može poslužiti nama danas, budućim generacijama i mislim da apsolutno u tom smjeru treba ići. Ja još jednom želim podvući Domovinski rat je nešto. Ja razumim danas su drugi problemi, drugi su prioriteti u našoj Hrvatskoj – ekonomija, zaposlenost, radno mjesto, ljudi teško žive, ljudi teško sastavljaju kraj sa krajem. Međutim, to je naša povijest. Domovinski rat mislim da se treba posebno institucija koja je odgovorna za to, a i mi svi skupa. Kažem i on je temelj moderne Hrvatske države, da trebamo o tome i pisati, da trebamo o tome i pričati i dalje, skupljati podatke da još jednom, da se to nikad više ne dogodi, niti ponovi ali i odgovornost naša prema našim prijateljima koji su poginuli, koji su dali, bez kojih mi danas ne bi bili u ovoj dvorani da se to nikad i ne zaboravi. Sve to da bi naši mladi naraštaji nastavili tu priču i da bi im to ostavili mislim da je to naša odgovornost. Isto pohvalno je da i educirate vaše djelatnike i čestitka ovim doktorima. U tom pravcu također trebate nastaviti dalje. Ja razumijem i tu bih želio ako je moguće, a mislim da moramo naći načina kako da ta financijska sredstva, ja razumijem puno je prioriteta, puno je problema, puno je danas u našoj Hrvatskoj ljudi koji traže i zaslužuju puno više ali mislim da moramo naći načina kako da i ovaj centar koji je strateški da ga znači i sa tim malim financijskim sredstvima da mu omogućimo da može još bolje i kvalitetnije raditi. Jasno, tu je priča i ove arhive, da bi se to našlo spremište rekli smo idemo ukorak digitalizacije ali dok nije digitalizacije trebamo to spremište, arhivu također kvalitetno rješavati. I još jedna stvar to je apsolutna potpora našem centru. To je za istinu. Samo istina, mi ništa ne tražimo u ovoj dvorani, o našem Domovinskom ratu svi mi svak je na svoj način u njemu sudjelovao, svak je dao doprinos, samo istinu. I tu puna potpora znači za istinu o ratu u susjednoj BiH i puna potpora znači centru u BiH također koji nam je bitan, koji nam je potreban. I evo ja isto bih skrenuo pozornost i da se u tom pravcu također usmjerimo. Evo još jednom na kraju podržavam znači izvješće kao i naš klub HDZ-a. Radimo dobar posao ali kažem mislim da imamo prostora i da moramo naći načina kako još bolje, još kvalitetnije promicati istinu o našem Domovinskom ratu. Jasno, idemo u budućnost ali kažem i taj dio naše povijesti koji je častan, koji je ponosan da svi skupa se u tom dijelu da to pomognemo. Hvala gospodine predsjedniče.

Međutim, ne smijemo tu raditi jednu metodološku pogrešku da se promatra kao da su to bila dva rata neovisna jedan o drugome. To je bilo jedno ratište, jedna velikosrpska politika koja je radila i prema tome to trebaju biti zajednički projekti. A jasna stvar taj centar treba financijski osposobiti da može odrađivati onaj posao na prikupljanju građe u BiH. Naprosto ako tražite podatke recimo o tome da je tijekom '91. godine sa teritorija BiH se tuklo po Hrvatskoj vi takvih podataka naprosto nemate jer smo uvijek to proučavali sa nekog drugog stajališta i to ne možemo dobiti. Prema tome u svakom slučaju treba dati potporu tom centru, treba ga financirati ali isto tako treba inzistirati na metodologiji da se govori da je to bilo jedno ratište, jedna politika koja je ugrozila i izvršila agresiju i na Hrvatsku i na BiH i sa tog stajališta Hvala puno na govoru gospodina zastupnika Tuđmana. Apsolutno se slažem sa vama, to je jedno ratište sa svim tim agresijama koje su izvršene i po meni vrlo je bitno u tom nekom dijelu potpore ono što smo rekli. Znači, taj naš centar Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 10 godina otprilike, i tu je već jako puno lesson learn, naučenih lekcija i toga svega. Idemo znači ondje gdje smo mi izgubili vrijeme, koliko je nama trebalo, ajmo znači sada pokušati znači kroz naučene lekcije da bi kolege u susjednoj državi, u Mostaru, da bi taj njihov proces bio brži, bio bolji, bio kvalitetniji. I mislim da svi skupa to trebamo podržati i da je to vrlo bitno. Još jednom ponavljam ono samo što svi skupa tražimo i na čemu trebamo inzistirati to je istina, i ništa više. Poštovani predsjedniče o Domovinskom ratu se puno govori ali o ratu u BiH malo se zna. Još se neke dezinformacije šire. Imamo 6 naših Hrvata koji su sad u BiH, ustvari iz BiH koji čekaju presudu u Haagu. I treba non stop ponavljati da nema Hrvata u BiH to bi bilo jedinstveno ratište što je već spomenuto ovdje i ne bi bilo Hrvatske države niti bi bilo Federacije BiH. Kad je stao rat, kad je potpisan Daytonski sporazum 51% sadašnje federacije držale su Hrvatske snage, to je HVO. A danas je HVO marginaliziran, on je kao ružna sestra koju ne smiješ odvesti na večeru a možeš je odvesti u krevet. Vodi se crna propaganda ovdje protiv Hrvata u BiH a malo se zna o Domovinskom ratu. Bez ikakvih dokaza! I zamislite vi što bi bilo da su se iselili Hrvati iz onih rubnih područja Livno, Duvno, Bosanska Posavina? To strašno ljeto '92. godine 7000 pripadnika HVO-a je prebačeno preko Save u Bosansko-brodske bolnice. Bez tih ljudi ne bi bilo danas ni Hrvatske ni sadašnje Federacije.

Bez snažne Hrvatske i bez strateške dubine, volio bi gospodin tamo ako će pričati nek čeka malo, 50 sklekova, ja neću pričati kada vi pričate. I to … dok nema rješenje za Hrvate u BIH nema snažne Hrvatske.

Shvatili smo. Ja bih samo skrenuo svima pozornost da biramo malo riječi kad izričemo svoje tvrdnje kakve god one bile. Uvaženi general Glasnović, želim reći koliko je ono što smo, i prije gospodin zastupnik Tuđman, jedno je ratište, jedna agresija čisto da svi skupa u ovoj dvorani imamo dimenziju zašto trebamo pomoći susjednoj državi, zašto trebamo pomoći još više našem centru u Mostaru? Kao formalno znači to je Splitska brigada. Ljudi su bili u toj brigadi iz cijele Dalmacije. Odakle je Nikola Đalta? Iz srednje Bosne. Povezana priča. Tako da mislim da svi skupa trebamo učiniti za tu istinu i u ratu susjednoj državi i puna potpora i ovo što je rekao general Glasnović i puna potpora Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru sa svim svojim znanjem, sa svim svojim sposobnostima koje ima, koje evidentno ima doktor Nazor koji ima sa iskustvom, sa naučenim lekcijama idemo zajedno svi skupa u ovoj dvorani pomoći da i ta priča u Bosni i Hercegovini završi na pravi način i završi sa istinom.

Poštovani kolega u vašem izlaganju spomenuli ste i potpuno se slažem s vašom tvrdnjom da je Domovinski rat temelj demokratske i moderne države i da nikad ne smijemo zaboraviti nastanak novije hrvatske povijesti i da je obveza zapravo svih nas ne samo u Hrvatskom saboru nego i u hrvatskom društvu da generacijama koje dolaze ostavimo dokaze o istini o Domovinskom ratu. I potpuno se slažem s vama. Vjerujem da sav ovaj hvalevrijedan rad, dakle i znanstveni pristup i dokazi koji će proizaći iz rada Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata će biti hvalevrijedan doprinos ovome za što ste i vi izrazili svoju želju. Mislim da je najbolji način da to postignemo upravo obrazovni sustav. Dakle to je vrijeme u kome oblikujemo danas djecu, sutra mlade odgovorne ljude, odgovorne građane ovoga društva. I evo koristim priliku zapravo spomenuti da je prije nekoliko dana na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta su proizašla tri, šest radnih dokumenata predmetnih kurikuluma među kojima je i onaj predmetni kurikulum nastave povijesti. Svi se možemo složiti čuli smo to dosta puta ovdje u raspravi da je to gradivo zapravo nedostatno pogotovo u osnovnim školama i vjerujem da će se ovom objavom zapravo cijela stručna javnost, mediji, svi zainteresirani građani uključiti kako bi taj dokument bio što kvalitetniji i što obuhvatniji. Isto tako da će se nastaviti i projekt terenske nastave posjete Vukovaru koje je započelo Ministarstvo branitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta gdje učenici zapravo po prvi put imaju priliku kroz jedan doticaj danas s Vukovarom, a sutra i s nekim drugim područjima zapravo osjetiti i naučiti svu trulež agresije, tugu rata, bol izgubljenih života, zahvalnost onima koji su dale živote za slobodu, razliku između dobra i zla i važnost građenja kulture, mira i predsjedniče Sabora ja se zahvaljujem kolegici Sabini na ovim riječima. Apsolutno ih podupirem. Mislim da je to ta priča svih nas, kažem još jednom Domovinskog rata, da je on temelj i trebamo ponavljati moderne Hrvatske države. Priča ide dalje i apsolutno niko nema niti a niti bilo ko privilegij, znači to je za sve nas. I ono što sada i podupirem apsolutno trebamo nastaviti, to je priča tih, ne kažem priča tih nastavnih sadržaja. Ne trebamo mi o svemu i svačemu, život ide dalje, mi moramo pripremati mlade ljude za realan život i to sve skupa, a mislim da tu treba oko nekih vrijednosti, oko neke istine i ovo sve što ste sada krenuli i to sve apsolutno pozdravljamo, sve što je dobro napravljeno nema razloga da se ne nastavi i da se ta priča te povijesti, te istine da se ona još više oplemeni i da nam ona služi za jedan nastavak jednog dobrog, poštenog odgojnog procesa u našim školama.

Poštovani predsjedniče, gospodine Nazoru, kolegice i kolege zastupnici. Iskoristila bih priliku govoreći o Izvješću Hrvatskog memorijalnog-dokumentacijskog centra, istaknuti da branitelji nisu teret hrvatskog društva i duboko mi je žao ako se tako osjećaju isključeno. Potresna je ova knjiga koju smo dobili na klupe koja govori o samoubojstvima hrvatskih branitelja.

Ubio se cijeli jedan mali grad, siromašni, nezaposleni, usamljeni, otuđeni. 2734 hrvatska branitelja počinila su suicid. Kako se to uopće moglo dogoditi, gdje smo zakazali kao društvo svi zajedno? U predizbornoj kampanji doživjela sam iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Prišla mi je jedna osoba, opsovala me, nazvala komunjarom i počela vikati "Ja sam hrvatski branitelj" Tada sam vrlo mirno, vrlo tužna odgovorila, moj tata je hrvatski branitelj i branio je Liku i njegova dva brata. Jedan je branio Baniju, drugi Slavoniju i sva trojca više nisu među živima. Tada sam shvatila kako je Hrvatska duboko podijeljena oko ove teme. Ni dan danas ja ne razumijem zašto su hrvatski branitelji podignuli šator, što su tako zamjerili časnom čovjeku Predragu Matiću i zar je Mijo Crnoja čovjek koji će vratiti ponos hrvatskim braniteljima? Mene je sram da je takav čovjek ministar hrvatskih branitelja. U Domovinskom ratu koji je bio veličanstven na kojem moramo biti zahvalni za svaku žrtvu, zahvalni za slobodu, zahvalni za državu, sudjelovalo je pola milijuna ljudi. Nakon rata nastavili su voljeti domovinu pošteno radeći, plaćajući poreze i prireze i nije im padalo na pamet mijenjati adrese stanovanja. Nisu očekivali ništa zauzvrat jer svaki pravi čovjek braniti će svoju domovinu jer to čini za svoju obitelj, za svoju djecu. U Domovinskom ratu dogodile su se i nečasne stvari i Hrvatska se i sa njima mora suočiti na miroljubiv i tolerantan način. Taj proces jest bolan, postojanje ovakvih centara pomaže nam u tome da ozdravimo. I citirati ću jedan navod iz knjige: "Od osjećaja ponosa do razočaranja i rezigniranosti za manje od 20 godina. Ja kažem dosta tome. Repliku imamo uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Kada Hrvatska ne bi bila kao čovjek koji se probudi svako jutro sa novim napadom amnezije zahvaljujući našim medijima, obrazovnom sustavu i onih starih struktura koji stalno koče rasvjetljavanje naše povijesti a recimo od 1912. na dalje od kada je počeo velikosrpski imperijalizam, nećemo puno o povijesti ali moramo skinuti … [[Govornik se ne razumije.]] sa drugog oka.

Ja sam rođen u Zagrebu, znate gdje je nestao stari Zagreb?

Ta ilustracija je utemeljena na tri stupa. Prvi stup je istina, prvi stup je odgoj, da ljudi znaju šta se događalo, nema više tabu tema, niti o balkanskim ratovima, ni o velikosrpskoj agresiji između '18.-te i '21. kada se ubijeno samo na Kosovu oko 150 tisuća ljudi od velikosrpskog imperijalizma i u Albaniji. I to treba raditi i onda ćemo imati Hrvatsku državu, lustracija, otvaranje arhiva i kadrovska promjena.

Dobro da ja odgovorim gospodinu u najboljim godinama. Ja se doista slažem sa vama da je potrebno učiti i mislim da to i činim na svojem poslu kao ravnateljica škole gdje svoju djecu učim da prihvaćaju različite ljude u našoj domovini i učimo ih istinu o Domovinskom ratu, upravo ovo o čemu je govorila i gospođa Sabina Glasovac, svjedoči o tome da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zajedno sa bivšim ministrom Jovanovićem pokrenulo je jedan važan projekt da bismo naučili našu djecu istinu o Domovinskom ratu odveli smo ih u Vukovar, učenike 8. razreda.

Poštovani gospodine predsjedniče, prije svega člankom 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora predviđeno je da će se zastupniku koji ispravlja povredu Poslovnika dati riječ odmah čim on to zatraži što znači da ste mi trebali dati pravo govoriti prije kolegice ali to nije bitno, samo vas upozoravam da ne bi takvu grešku ponovno počinili. Međutim, člankom 238. Poslovnika kojeg je uvaženi zastupnik Glasnović povrijedio, piše da zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije omalovažavati itd. druge zastupnike. Uobičajilo se, nažalost uobičajilo se u ovom Saboru da se kolegama i kolegicama oslovljavamo patronizirajući i govoreći im mlada kolegice, mlada damo, mladi kolega itd. uz svo dužno poštovanje u ovom Saboru imamo samo zastupnike i bez obzira na životnu dob imali oni 18 ili 88 godina oni su svi u istom položaju. I molim vas da upozorite zastupnika da takve komentare više ne daje. Hvala lijepa. Ja sam s vama suglasan da se treba kolege međusobno adekvatno oslovljavati, ali procjenjujem da to nije zapravo povreda Poslovnika jer nije bilo uvredljivo rečeno. Ali suglasan sam s time da se na adekvatni način međusobno trebamo oslovljavati. No, sljedeći će govoriti uvaženi zastupnik Božo Ljubić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Mnogo toga je rečeno i ovo izvješće je osvijetljeno u raspravama i replikama sa više strana. Međutim, ja ću o ovom izvješću ili povodom ovog izvješća progovoriti o istini i iskrivljavanju istine o Domovinskom ratu s pozicije Hrvata iz BiH, također s pozicije političkog predstavnika Hrvata iz BiH jer sam na čelu Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog Sabora u BiH koji okuplja 12 političkih stranaka i preko 6 stotina izabranih, imenovanih dužnosnika. Prvo želim čestitati gospodinu Nazoru, ravnatelju centra na rezultatima koje su postigli sa 18 ljudi i u 150 kvadrata. Sličan bošnjački centar u Sarajevu ima najmanje duplo od toga. I ovdje zapravo ni na koji način nije sporno ovo izvješće i rezultati ovoga centra. Za mene je dakle sporna recepcija o ukupnoj hrvatskoj politici onoga što ovaj centar radi i što se zapravo, što je suština istine o Domovinskom ratu. Zato ću ja ovdje progovoriti o ovom pitanju iz pozicije iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu. Naime, ono ima, dakle svoje duboke političke i povijesne implikacije. Ne radi se samo o tome da se tu radi o iskrivljavanju povijesti. Radi se o utjecaju na sadašnjost i kreiranju budućnosti, kreiranju budućnosti po volji onih koji iskrivljavaju tu istinu. Naime, uvriježila se percepcija u Bosni i Hercegovini, pa i u hrvatskoj javnosti dijelom u Međunarodnoj zajednici kako su Hrvati, pogotovo Hrvati ili politički predstavnici Hrvata BiH tijekom Domovinskog rata bili najmanje kooperativni kako u pregovorima i odnosu sa Bošnjacima, ranije Muslimanima, tako i u odnosu sa Međunarodnom zajednicom, a istina je zapravo potpuno suprotna.

I treći puta su spasili Bosnu i Hercegovinu kada je združenim akcijama Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske u "Oluji" stvoreni uvjeti, slomljena kralježnica velikosrpske agresije, stvoreni uvjeti za potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma i spriječen još jedan genocid koji bi bio stravičniji od onoga u Srebrenici, a odnosio bi se ne daj Bože na područje bosanske krajine, odnosno dijela Bihaća.

I gdje su te sada percepcije koje se stvaraju u nekooperativnosti hrvatskog vodstva? Međutim što želim reći? Iskrivljavanje te istine, povijesne istine ima duboke posljedice.

Hrvatska je jamac tih sporazuma. Upravo zbog te nametnute istine, stigme uprava zbog iskrivljavanja povijesne istine Hrvatska je bila imobilizirana za svoju aktivniju politiku u Bosni i Hercegovini Hrvatska se nije miješala dok su se svi ostali miješali.

Dakle, Hrvatska je odlučila ne miješati se dok su se svi ostali miješali. Druge posljedice iskrivljavanja povijesne istine tiču se odnosa sudova prema suđenju pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pa i Hrvatske vojske. Dakle, ja želim reći i na taj način možda se ne bih do kraja složio sa svojim kolegom Buljom, ali mu nisam replicirao tada kada je govorio sam bio prijavljen za raspravu, da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima Gotovini i Markaču skinuta stigma sa Domovinskog rata. Ne, ta stigma će biti skinuta tek ako takva kvalifikacija bude otklonjena i u suđenju hrvatske šestorke u Haagu na čelu koja se obično spominje u javnosti kao Prlić i ostali. Ja mogu reći ja od tih ljudi, šestorke sve ih znam, ali najbolje poznam gospodina Prlića jer sam s njim bio ministar i u Vladi Herceg Bosne i u Vladi Republike i Federacije BiH itd., itd. i pouzdano mogu tvrditi sa punom vjerodostojnošću da čovjek sa takvim političkim, etičkim i intelektualnim habitusom ne može biti dio udruženog zločinačkog pothvata niti to mogu biti Hrvati u BiH koji su najmalobrojniji narod i koji su se samo branili. Dakle, ta nametnuta stigma Hrvatima opterećuje, pogotovo ako bi ova prvostupanjska presuda ostala i u drugostupanjskom pravorijeku, imala bi ozbiljne posljedice ne samo za Hrvate u BiH već i za samu Hrvatsku. Za Hrvate u BiH ona bi se mogla koristiti kao opravdanje svega onoga lošega što nam se dešavalo u proteklom periodu. Da ne nabrajam, u dva mandata izabran član Predsjedništva hrvatskim glasovima Bošnjaka, u dva mandata od po 4 godine Vlada Federacije gdje su glavni resursi u BiH sastavljena od legitimnih predstavnika Hrvata itd., itd. Već i ono što slijedi u budućnosti, dakle oduzimanje samoga prava na BiH, a Hrvati su poznato je najveće žrtve u BiH. Danas se mi suočavamo sa činjenicom, popis još nije službeno objavljen, ali po određenim vrlo vjerodostojnim procjenama gubitak demografske supstance u BiH Hrvata je od 30 do 40% A sa područja 49% teritorija BiH koji se naziva entitet Republika Srpska je hrvatski narod potpuno nestao što se čak može okarakterizirati i kao genocid. Dakle, to su te posljedice koje trpi narod kojemu se uz to još nameće jedna stigma udruženog zločinačkog pothvata.

Zato što se Hrvatima u BiH sudi po tzv. objektivnoj zapovjednoj odgovornosti dok se drugima sudi po izravnoj odgovornosti. A da ne kažem da desetine stratišta Hrvata uopće nisu početi procesuirati i uopće nisu procesuirani naredbodavci. Da vam kažem ove kvalifikacije koje se mogu čuti i koje su dio haške optužnice za navodni udruženi zločinački pothvat već se sada u BiH koriste u optužnicama hrvatskim generalima. Pa ću vam reći da se u optužnici hrvatskom generalu gospodinu Miji Jeliću kojega dobro poznajem, dolazi iz moga mjesta Širokog Brijega, spominje kvalifikacija u okviru širokog i sistematičnog napada HVO-a i Vojne policije na bošnjačke civile. Molim vas lijepo! Tko je napadao civile?

Dakle, to su istine i zato ja želim da se i ovdje u Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti, a preko Hrvatskog sabora disceminira i komunicira istina o Domovinskom ratu i širom svijeta. I zato podržavam rad ovoga centra, čestitam gospodinu Nazoru, posebno mu čestitam što ulaže u ovaj rad ne samo profesionalne kompetencije i razum već i emocije što znači da mu je stalo. I želim da ova Vlada, da ovaj centar također surađuje sa sličnim Dokumentacijskim centrom u Mostaru da se pomogne i stručno i financijski jer istina o Domovinskom ratu je jedna. Domovinski rat je bio jedan, BiH se branila zajedno u sinergiji sa Hrvatskom. Hrvatska se branila u BiH jer je BiH i napadana.

Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa.

I ponosan sam na svakog vojnika iz BiH, Hrvata koji je sudjelovao na jednoj i drugoj strani ili druge nacionalne pripadnosti koji su sudjelovali u obrani BiH. Osobno kao čovjek koji je sudjelovao tamo nemojte mi to više nametati i te generale iznimno poštujem i smatram dokle su god ti ljudi u Haagu da Hrvatska također i hrvatski vojnik i hrvatske institucije moraju raditi i dokazivati istinu.

Dakle, ja sam uvjeren da ste vi ono što ste rekli izrekli u potpuno dobroj namjeri i uvjeren sam da se potpuno slažemo oko kvalifikacije. Međutim, ja sam samo htio dodati dakle da oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču jeste veliki dobitak za istinu o Domovinskom ratu. Ali isto tako stigma sa Domovinskog rata koji je ponavljam jedan i neodvojiv će biti potpuno da tako kažem skinuta tek kada se slična kvalifikacija otkloni i sa presude hrvatskoj šestorci u Haagu na čelu sa gospodinom Prlićem. Dakle, to je bila moja namjera. A ono što ja želim dakle vidjeti od Hrvatskog sabora, od hrvatskih predstavnika na svim razinama, od Hrvatske vlade na kraju krajeva da se pomogne u obrani istine o Domovinskom ratu pa i kroz pomoć osumnjičenima i optuženima za ratne zločine u BiH jer ja vam želim reći jasno dakle srpski zapovjednici i osumnjičeni potpomognuti su od strane Vlade Republike Srpske, Bošnjački od strane jakih kantona u Federaciji BiH.

Evo uvaženi kolega Ljubić, ovo što ste rekli da je Domovinski rat jedan odnosno a da zapravo nije završio kada se radi o suđenjima šestorki u Haagu to je potpuno točno, odnosno bilo bi normalno da je automatski s ovom presudom generalima, oslobađajućom presudom generalima Gotovini i Markaču stavljena ad acta i ova optužnica odnosno prvostupanjska presuda šestorci u Haagu. S druge strane, kad se radi o stigmatizaciji, da ne kažemo o informacijskom ratu protiv i hrvatske politike 90.tih godina u Hrvatskoj odnosno u Bosni i Hercegovini puno bi toga otpalo kad bi se naglašavala jedna činjenica koja se naprosto ne iznosi, a to je da hrvatska politika službena politika od prvoga dana međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine predlagala vojni savez predsjedništvu BIH protiv zajedničkog agresora. To je predlagano kad je potpisan prvi ovaj sporazum o prijateljstvu u 6.mjesecu 92.godine, pa je Alija Izetbegović odbio.

Da se znači ta politika jedna protiv zajedničkoga agresora naprosto je bila odbijana od bošnjačke strane cijelo vrijeme rata. I prema tome, sve ove konstrukcije koje idu nakon toga kad se gledaju sa te pozicije naprosto su jedan falsifikat i ne mogu izdržati ocjenu realnih zbivanja i realnih odnosa.

A što se tiče ove stigme o udruženom zločinačkom pothvatu ona će tek biti skinuta tada kada se ta ista stigma skine s vrata Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz presudu šestorci u Haagu jer ako to tako ostane, a dešavaju se simultano u Bosni i Hercegovini takve stvari da neki ciljevi koji nisu bili ostvareni u ratu danas se ostvaruju kroz nametnute zakone preglasavanjem pa se ne znam ni ja kroz Zakone o prostornom planiranju neko područje u Hrvatskoj većinskoj županiji ili općini proglasi od interesa za federaciju pa mu se obuhvat proširi deset puta, pa onda se podigne na nadležnost Sarajeva, pa se isto tako uradi u vodnim područjima, pa u šumskim područjima i na taj način se zapravo dešavaju one stvari koje se vjerujem ne bi dešavale da se ta stigma Hrvatskoj i Hrvatima kroz iskrivljenu povijest Domovinskog rata nije nametnula.

Ja neću govoriti o onom što su govorili moji prethodnici dakle o smještaju, položaju, skupljanju arhivske građe i svemu onom što je onaj tehnički dio zato što su to rekli prethodnici, ne želim gubiti vrijeme na taj dio. Naravno da ću reći kako podržavam i podržavamo Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar u smislu podizanja svijesti o vrijednostima Domovinskog rata i čuvanju te naše kolektivne memorije. Podržavam i zalažem se i podržavam i zalaganje vaše za veću prisutnost te tematike u školskim ustanovama. Dakle iz tog kuta podizanja svijesti o vrijednosti Domovinskog rata i prisutnosti te tematike u školskim ustanovama želim reći odnosno podsjetiti, vjerujem da čak mnogi i znaju i čuli su za onaj projekt "Sat istine" podizanje znanja o Domovinskom ratu učenika osnovnih škola i srednjih škola. I taj projekt je prvi puta kao pilot projekt zaživio 2010.godine a njega su pokrenuli Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata i Grad Požega. Zašto sam to rekao? Upravo zato što i za taj projekt kao i za svaki drugi trebaju određena financijska sredstva, to su proračuni recimo gradova, županija, donatora itd. Ne vidim zašto se u jednoj možda jačoj, većoj suradnji i interakciji između centra i jedinica lokalne uprave i samouprave ne bi našla i ta financijska poveznica. Mislim da bi ona bila obostrano korisna i da bi donijela i plodonosnije rezultate. Rekao sam to i zato jer me rastužio i podatak iz financijskog izvješća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra iz kojeg je vidljivo da je taj centar dobio čak ili samo kako god hoćete 10 tisuća kuna u 2014. godini. Kažem tužan sam posebno kada taj iznos stavim u korelaciju sa zaklinjanjima u vrijednosti Domovinskoga rata, sa zaklinjanjem u Domovinski rat, u hrvatske branitelje. Još tužniji sam kada raspolažem sa saznanjima koja govore koliko se novca usmjerava na donacije bilo koje vrste, bilo za čega i bilo za koga. Naravno da ne želim nikoga spominjati posebno ali evo da krenem od nas koliko je samo novca usmjereno i koliko su bili pojedini subjekti izdašni kada su u pitanju političke stranke. Pa si čovjek postavlja pitanje kako to da se nisu sjetili i Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra. Iz tog kuta koristim i ovu temu da ih pozovem da se iskažu i bar u istom omjeru doniraju i ovaj naš centar.

Gospodine predsjedniče, evo na samome početku zahvalila bih se gospodinu Nazoru na upornom, profesionalnom, znanstvenom i istraživačkom radu koje ste i osobno i vaši suradnici proteklih godina i u 2014. i u 2015. ali i sve ono što ste radili kako bi se doista došlo do istine u Domovinskom ratu, kako bi se prikupila i arhivska građa ali i onaj dio u izdavačkoj djelatnosti kako biste učinili apsolutno sve i ostvarili cilj koji jest osnivanja ovog centra. Dakle cjelokupni smisao je dobro rečeni nekada, dakle u jednom vašem javnom istupu koji je cilj i smisao ovoga centra jest rekao ustvari jedan dječak poginulog hrvatskog branitelja da se zna, da se ne ponovi i da se ne zaboravi. Dakle to je ono što je cilj i što mora ostati i poslije nas i sigurno da se slažem sa kolegicama i kolegama zastupnicima koji su raspravljali vezano uz obrazovanje i izuzetno važnu ulogu kako osnovnih škola, srednjih škola i sveučilišta u Republici Hrvatskoj da se ta istina o Domovinskom ratu prenosi na našu djecu jer ja želim da i moja djeca osim što uče u obitelji od roditelja, od širih članova obitelji da uče i u obrazovnim institucijama što je bio Domovinski rat i koju smo dakle i mi imali privilegiju da smo kao sudionici bili svjedoci stvaranja tisućljetnog sna, svih naših predaka a to je samostalna i slobodna Republika Hrvatska. Prikupljanje, čuvanje publiciranje gradiva o Domovinskom ratu, čuvajući tako uspomenu ali i istinu o tom veličanstvenom dijelu hrvatske povijesti upravo ovaj centar radi za sve one koji će doći iza nas i za sve generacije kako bismo imali istinu a istina je jedina i često puta se kaže ako ćeš govoriti istinu ne trebaš pamtiti što si rekao jer istina je takva kakvu smo i imali i koju treba rasvijetliti. U svakom slučaju želim reći da ovaj specijalizirani arhiv za Domovinski rat koji je tek nakon 10 godina od završetka Domovinskog rata osnovan kao ured, dakle kao odluka Hrvatskoga sabora i Vlade ustvari pokazuje da iako je možda i prekasno ali da je on svrhu i cilj svoga postojanja itekako ispunio. Zbog toga što kao što sam i napomenula i kolege zastupnice i zastupnici su napomenuli trebamo čuvati istinu o Domovinskom ratu za sve generacije koje će doći iza nas. Zbog svega toga istaknula bih da je Hrvatski memorijalni-dokumentacijski centar Domovinskog rata jedan od najvažnijih znanstveno istraživačkih ustanova koji svojim djelovanjem čuva uspomenu na rat, na žrtve, na sve naše poginule branitelje, na sve njihove obitelji koji su stali u obranu naše domovine. U svjetlu svega onoga što se događalo nakon rata, u svjetlu pokušaja nametanja teza o građanskom ratu, zajedničkim zločinačkim pothvatom, stvari koje su dolazile vezano za Domovinski rat, od jednakosti krivnje koja se pokušala nametnuti upravo je zato važno da se zna što se događalo i da generacije koje dolaze u ovome će centru imati istinu i argumente kako bi se prenosile i kako bismo doista bez obzira kada i u kojem periodu da li za 10, 50 ili 100 godina zbog žrtvi naših branitelja, svi oni koji su dali živote za Hrvatsku, za našu domovinu, svih njihovih obitelji, istina o Domovinskom ratu bude jedna, rasvijetljena i da imamo činjenice jer činjenice su te koje se ne mogu pobiti i to je ono što će ostati zauvijek. A bez memoarskog gradiva nije moguće u potpunosti i razumjeti povijest, prikupljanjem toga i te građe, povijesne građe u svakom slučaju i ukazujemo i ukazivati će se i poštovanje i zahvalnost prema našim hrvatskim braniteljima koji su svojim životima omogućili da živimo u slobodnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj. I svakako bih ovdje pohvalila ovaj dio u izvješću, nadam se da ste i vjerujem da ste to nastavili u 2015. godini.

Smatram to izuzetno važno posebice zbog demografskog potopa Hrvatske zbog iz godine u godinu pa mogu slobodno reći izumiranja Hrvatskog naroda. Dakle, 2015. godina je bila godina sa najvećim demografskim padom za vrijeme slobodne i demokratske Republike Hrvatske, pa i u tom dijelu treba rasvijetliti kako i zbog čega je to došlo znamo u posljednjih četiri godine koji su uzroci, kako iseljavanja pa tako i demografskog pada. Ali u svakom slučaju moramo imati istinu koju ćemo rasvijetliti i koja će se u budućnosti itekako i u školama i na sveučilištima svjedočiti našim generacijama koje dolaze iza nas. Stoga naš prijatelj, dakle i najveći prijatelj istine je vrijeme.

Evo ja bih samo kratko kolegici pokušao odgovoriti. Čujemo u nekoliko navrata već, pa se nisam htio javljati stalno o obrazovanju, moć obrazovanja, što treba obrazovanje učiniti. Na koncu i sam sam u ime kluba o tome govorio. Obrazovanje nije svemoćno. Imamo ljude koji su završili fakultete, pa se ponašaju kao da to nisu nikada prošli. Zaboravljamo jednu bitnu činjenicu koju ovdje ako i spomenemo ne spominjemo u kontekstu u kojem bi trebalo, a to je odgoj. Mi znamo iz razvojne psihologije jer Domovinski rat pretpostavlja istinu, dobrotu, borbu znači za neke etičke, moralne vrijednosti, norme itd. Djeca od treće do šeste godine najviše usvajaju, ali to je već neka druga tema, to je tema predškolskog odgoja, to je tema odnosa države. Znamo tko financira predškolski odgoj. To je na jaslama lokalne uprave i samouprave. To znači zapravo koliko ima para toliko neka se tamo radi. Drugim riječima, u startu činimo jednu pogrešku, a onda je kasnije to vrlo teško premostiti i dosegnuti. Prema tome, ja jesam za obrazovanje, ali nemojmo zaboraviti na odgoj. To naravno nije tema koja se treba doticati gospodina Nazora.

Ali ja bih molio da se držimo ipak teme, tema je Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar, nije ni predškolski odgoj, ni ništa pa hajmo se držati teme. Upravo sam to rekla. Dakle, uvaženi kolega zastupnik nije replicirao niti vezano uz moju raspravu niti uz temu o kojoj, niti izvješće koje sada raspravljamo. Ali predškolski odgoj, dakle dječji vrtići, pa i to je obrazovanje i odgoj. Ali prepustimo struci da procijeni kada i u kojem trenutku djeca trebaju učiti o Domovinskom ratu. Dakle, suglasni smo da moraju, da se mora uvrstiti u građe u udžbenike. Da li će to biti u dječjem vrtiću, osnovnoj, srednjoj školi to ćemo prepustiti struci. Dakle, to je na njima. Ja svoju djecu od malih nogu učim što se dogodilo u Hrvatskoj. I dakle, to je to, ono što će dobiti iz obitelji.

Hvala lijepa. Kolegice Mađerić, nije mi ova tema stručno bliska, ali zbog empatije možda mi je najbliskija. I referirat ću se samo na onaj dio koji ste spomenuli na ulogu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra, jer svi znamo da život lista naše živote, lista naša sjećanja, a mi se itekako imamo čega sjećati. I dok su mnoge institucije u Hrvatskoj daleko od onoga što Hrvatska živi i proživljava i dok mnoge hrvatske institucije ponašaju se kao kazališta i žive neki svoj život, glume neki svoj život, neku svoju idilu, neke svoje aktivnosti i u svojim nazivima samo imaju pridjev hrvatski. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar je istinski, profesionalno i institucionalno korisna institucija.

I kamo sreće da ima ovakvih institucija više, a sjetimo se samo prije nekoliko mjeseci ili godina pokrenuta je akcija za ukidanje Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra. Zar ćemo ostati samo na onima, na nekakvim havcima koji nisu uspjeli u 20 godina snimiti ni jedan film na ovu temu, koji su skrivali dokumente da ne bi pomogli generalima Hrvatske vojske u Haagu, u obrani a u tome je bio primjer ne samo Hrvatsko dokumentacijski centar, nego sav stručni i intelektualni napor doktora Nazora. I dok je na djelu, velikom djelu u Hrvatskoj intelektualna izdaja doktor Nazor je primjer odgovornog intelektualca.

Jer kao što sam istaknula i u raspravi u Hrvatskoj imamo i imali smo ljude koji su željeli nametnuti da se u Hrvatskoj dogodio građanski rat, neke druge istine, željelo se zatomiti da smo imali agresiju. Mislim da je to jedan od glavnih ciljeva zašto ovaj centar treba postojati i zašto se treba na činjenicama i argumentima istražiti istina i prenositi našim generacijama. Pa evo gospođo Mađerić nekako nastavno na vašu pohvalu ovom Memorijalno-dokumentacijskom centru o kojem danas govorimo osjećam dužnost kazati kako je u Dubrovniku za kojega ne trebam puno objašnjavati koliko je stradao u Domovinskom ratu u tijeku upravo i inicijativa i prikupljanje dokumentacije za pokretanje projekta Muzeja Domovinskog rata na Srđu. U tom smislu ovim putem apeliram i na naše novo Ministarstvo kulture, na novoga ministra, ali i na vas gospodine Nazor da pripomognete dvoje entuzijasta u Dubrovniku na čijim leđima je od početaka do danas bio cijeli stalni postav kojega danas imamo na Srđu koji iz godine u godinu broji sve veći broj posjetitelja, i to stranih posjetitelja, koji su se tako u prilici upoznati sa poviješću Domovinskog rata u Dubrovniku ali i u cijeloj Hrvatskoj. Sigurna sam i upoznata sam s činjenicom da oni prate vaš rad i da će im sigurno vaš rad u tom smislu biti dragocjen. Također je važno napomenuti da su se u Dubrovniku oko ovakve inicijative okupile i sve političke grupacije i sve braniteljske skupine i evo potrebna je dakle ta rekla bih logistička potpora Ministarstva kulture kako bi još jedan možemo ga slobodno nazvati Memorijalni centar Domovinskog rata na mjestu kao što je Dubrovnik zaživio.

a kad bi možda pažljivije i sa više uvažavanja raspravljali o ovom izvješću možda ono što nikada ne bi trebala biti tema politikantskih rasprava u ovom Hrvatskom saboru nikad ne bi ni bilo. Međutim, nažalost mnogi su si uzeli za pravo da budu svjedoci nekog vremena gdje je istina kristalno jasna. I mnogi su si uzeli za pravo da prikazuju neke stvari onako kako oni misle da se prikažu. I sva sreća gospodin Nazor i njegova ekipa su to prihvatili se posla na jednoj sasvim drugačijoj osnovi, na znanstvenoj osnovi i jasno metodološki utvrđenom postupku gdje je žrtva žrtva bez obzira s koje strane bila, gdje je zločin zločin bez obzira s koje strane bio, gdje je agresor agresor i gdje je branitelj branitelj. Možda se to nekome ne sviđa, međutim mnogi su u ovom Saboru govorili da je Hrvatska bila agresor u BiH. Zaboravljajući povijesne dokumente koji su potpisani između Hrvatske i BiH. Mnogi zaboravljaju da u Hrvatskoj se dogodio obrambeni Domovinski rat i to je najsvjetliji trenutak moderne Hrvatske države i njene povijesti. Pa i prilikom izbora ministra kulture smo imali priliku vidjeti kako je netko pokušao eliminirati tu njegovu izjavu da je Hrvatska nastala, da su temelji moderne Hrvatske države u Domovinskom ratu nego su to htjeli prebaciti u neku drugu temu. Zašto ako svi kažemo da nam je potreban ovaj Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar zašto se on organizacijski maknuo iz jednog oblika u drugi gdje je praktički marginaliziran? Zašto ovaj memorijalni centar nema svoju jasnu poziciju u Hrvatskom proračunu? Zašto svi ne potaknemo i financijski i na bilo koji drugi način da se taj posao završi iz jednostavnog razloga da se prestanemo politički prepucavati oko stvari kojih se ne bi smjeli prepucavati. Međutim, kad kolege iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra završe ovaj posao onda će trebati napraviti i nekakve druge analize koje su po meni uz sve ono što se dogodilo, ljudske živote, ratne štete itd., daleko bitnije a to je koliko je povijesno demografski Hrvatska izgubila u Domovinskom ratu. Koliko je onih koji su poginuli koji su trebali biološki postati roditelji jednog, dvoje ili troje djece? I to je nešto znanstveno što jasno treba reći. Jer gledajte za dlaku smo izbjegli osudu u Haagu da je Oluja i Domovinski rat bio udruženi zločinački pothvat, za dlaku. I na kraju kad to sve skupa pogledate onda ispada po takvim nekakvim stvarima da su Hrvati jedini ratovali na ovim područjima. A niti su se Hrvati iz BiH a niti Hrvati iz Hrvatske maknuli sa područja gdje su vjekovima živjeli. Bili su tu i branili su se. Napadali su ih drugi i sad su najedanput Hrvati zločinci, stvarali su nekakve udružene zločinačke pothvate a drugi su bili sveci i nisu ništa radili. Gledajte, povijesna je činjenica i istina da bi se u Bihaću u Bihaćkom džepu dogodio najveći zločin u povijesti nakon 2. svjetskog rata da nije bilo oslobodilačke akcije Oluja i da Hrvatske vojne snage i redarstvene snage nisu deblokirali područje Bihaćkog džepa. Međutim, nitko to ne spominje. Dapače, politike u susjednoj državi vrlo često to zaboravljaju i Hrvatsku stavljaju u kontekst nekakvog agresora i nekoga tko je napadao BiH.

I to je sve povijesna istina, povijesna istina koju mi u ovom Saboru kao sat povijesti moramo imati kad raspravljamo o izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra. I druga stvar, ja se ne mogu nikako složiti da udžbenici u školama, hrvatskim školama su dovoljno obradili Domovinski rat. Upravo ovaj materijal koji je napravljen na znanstvenoj bazi, koji ima jasnu metodologiju treba biti podloga onoga što će se naći u udžbenicima. A ne da netko kaže ne smije biti ovaj ili ne smije biti onaj. Jer sjetite se pa nekada su nas fopali sa bitkom na Kozari, bitka na Sutjesci, bitkom na Neretvi, morali smo znati sve život. Da li danas imate i jednu akciju oslobodilačku Hrvatske vojske, ne smijete je spomenuti u knjigama. A zašto, kome smeta ta povijest? Kome smeta ta povijest? Zašto u hrvatskim školama na Dan pada Vukovara nemamo sat povijesti? To je dio naše povijesti i to je dan uz onaj mimohod kad bi u svim školama naša djeca morala dobiti informaciju što se tada dogodilo. I hvalevrijedan je ovaj potez da djeca iz osnovnih i srednjih škola idu u Vukovar i evo što je kolega Ronko govorio i da tamo na licu mjesta uvide strahote, jer šta je kad vidite te strahote odgajate se da nikad nikome više ne padne na pamet da tako nešto napravi. Dakle, o tome mi trebamo govoriti kada govorimo o ovome Hrvatskome memorijalno-dokumentacijskom centru o njegovom izvješću. I dat svu potporu kolegi Nadzoru da to napravi. I sad mi dozvolite da odem malo preko granice.

Međutim, kad pogledate njihov dokumentacijski centar i kolegu Raguža koliko se muči da bi pripremio obranu za ovih šest generala ili da bi pomogao ovome što se sada u Bosni i Hercegovini događa a to je hajka na sve hrvatske generale, na sve hrvatske visoke časnike iz HVO-a, kako iz HVO-a tako i na generale Hrvatske vojske gdje se želi optužiti za nekakve zločine. I zato ne mogu nikako shvatit ni prihvatiti da je neko bez kontrole pustio nekoga u Hrvatski državni arhiv da kopa po njemu. Ja bih volio vidjeti da kolega Nazor i njegove kolege dobiju takvu dozvolu da mogu otići u Sarajevo ili da mogu otići u Banja Luku i na isti način crpiti dokumente i raditi, zapravo materijale za optužnice ili pripremati obranu. Meni je drago što izuzev možda jedne ili dvije rasprave danas ova rasprava je išla ka jednom zajedničkom cilju. Ja se iskreno nadam kad bude prijedlog proračuna da ćemo onda isto na isti način razmišljati jer gospodin Nazor i njegove kolege su došle do razine kad bez jače financijske i materijalne pomoći vrlo teško mogu napraviti nešto više. Međutim, svi smo bili ponosni i sretni kad je bila oslobađaju presuda za naše generale, a da nije bilo znanstvenog i metodološki jasno rada Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra to se ne bi dogodilo.

Prva je ona uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo kolega Šuker je kazao da je politikantstvo nije potrebno u ovakvim temama. Naravno da nije, međutim vi ste odmah u prvom svom dijelu govora ispolitizirali sve. Ja se slažem u jednome djelu da trebamo biti zajedno i složno, da trebamo pomoći našemu centru, da trebamo pomoći ljudima koji promoviraju Domovinski rat kao npr. evo ratni snimatelj Petar Malbaša. Ali meni je žao što to niste govorili dok ste bili za vrijeme dva, tri mandata kad ste strašno loše odnosilo prema Domovinskome ratu i prema tim herojima koji su kasnije završili u Haagu, ali isključivo zbog toga što je se davala dokumentacija kome se davala iz ureda predsjednika, iz ureda tadašnje Vlade. Znači jedna sluganska apsolutno politika je se vodila i zbog toga su tu ti ljudi na taj način završili. Promociju Domovinskoga rata mogli su raditi ljudi međutim niti jedna Vlada dosada kao ni s ove strane, ni vaša nije davala toliku potporu poglavito ljudima koji su imali šta prikazati i istinu jer su bili ljudi s terena, bilo s kamerom ili bilo šta radi gospodin Nazor znači znanstveno. Pa vas molim ubuduće stvarno da ne bude politike oko ovoga jer ste imali vremena pomoći, a ovaj put zaista trebamo pomoći bez politikantstva i bez prebacivanja s lijevih na desne. Sličnu ste politiku provodili do nedavno.

Međutim, kad velite da netko nije vodio brigu o Hrvatskim braniteljima, dakle 2003., dakle krajem 2003., samo malo ja vas molim, ja vama nisam upadao u riječ, proračun Hrvatskih branitelja je bio 2 milijarde na kraju 2011.bio je preko 6,5 milijardi. Isto tako obrana hrvatskih generala se financirala iz hrvatskog proračuna, dakle na poziciji Ministarstva pravosuđa. I prema tome, nemojmo paušalno govoriti, a ja ako iznosim činjenice ja ne, politikantstvo je kad nešto komentirate bez argumenata, a kad iznosite političke stavove to je nešto sasvim drugo. Međutim, ja u ovom domu uvijek govorim sa argumentima i to i kolege znaju sa lijeve strane, zato se u principu nikad niti ne sukobljavamo, sukobim argumente i molim lijepo. Ali nikad se nisam bavio politikanstvom jer naprosto financije ne trpe politikanstvo ali dobro znam koliko se u određene stvari uložilo novaca i zato lijepo vas molim nemojte paušalno ocjenjivati. Replika uvaženog zastupnika Bože Ljubića. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Osnovna misija i uloga ovog dokumentacijskog centra naravno jeste istraživanje, dokumentiranje i komuniciranje istine o Domovinskom ratu. Pa se naravno slažem sa kolegom Šukerom da treba ovaj centar pomoći i organizacijski i financijski i logistički i kadrovski da može odgovoriti ovoj svojoj misiji. Međutim, komuniciranje istine nije samo na ovom centru ni na sličnim centrima, komuniciranje istine je na svima nama, na ukupnoj čitavoj hrvatskoj politici i ovdje i u jednoj i u drugoj domovini i u iseljeništvu. Da je to tako i da nam vrijeme nije saveznik kao što sam mogao čuti u jednoj prethodnoj raspravi govore, realnost s kojom se mi suočavamo, dakle ponovno se vraćam dakle na presudu odnosno kvalifikacije iz presude u Hagu. Visoki odnosno jedan od najviših dužnosnika haškog tribunala prije nekoliko dana na pitanje zašto proces gospodinu Prliću i šestorki Hrvata iz Bosne i Hercegovine traje toliko dugo jer za vašu informaciju drugostupanjska presuda se prema novim informacijama očekuje tek 2017. godine … [[Govornik se ne razumije.]] odgovor. To je najkompliciraniji proces koji je haški tribunal imao. Molim vas lijepo.

Dakle ta činjenica sama o sebi govori da ta istina nije došla tamo gdje treba doći a da ne govorim dakle o kvalifikaciji u kojoj se u optužnici spominju dakle svi članovi HVO-a, HDZ-a i s njima povezane osobe, dakle i ja koji sam bio član HDZ-a, odnosno još uvijek jesam, koji sam, liječnik, najviši profesionalni kapacitet ulagao za liječenje svih, ne samo Hrvata, dakle svi smo mi na kraju krajeva ako bi ova kvalifikacija ostala pod nekakvom vrstom sumnje ako ne i optužnice.

Dakle povijesna je istina da danas u Bosanskoj Posavini Hrvata praktički nema. Povijesna je istina da Kraljeva Sutjeska i središnja Bosna gdje su stolovali hrvatski kraljevi da su tamo Hrvati danas u manjini.

Pa nisu ljudi iz Bosanske Posavine otišli zato što se njima išlo, išli su oni za vrijeme Jugoslavije u Njemačku i diljem svijeta ali su se vraćali tamo a ovi su nažalost otišli i vratili se nisu. I kada prođete po području Republike Srpske onda ćete vidjeti da je netko tamo praktički ozakonio etničko čišćenje. Jer svi oni prostori, evo kolega Leko i ja smo imali priliku zajedno, on kao predsjednik Sabora je vodio izaslanstvo sve one prostore koje smo zajedno vidjeli, gdje su Hrvati stoljećima bili nažalost uvjeti se tamo nisu stvorili da se oni vrate, bilo je cesta koje su to jutros bagerom poravnate da bi mi sa autom mogli doći gore.

Poštovani zastupniče Šuker, naravno da u većem dijelu potpuno se slažem sa raspravom koju ste vodili međutim htio bih nešto naglasiti što vi niste naglasili dakle sva prošlost pripada povijesti. Ne vadimo segmente. Naše razlike, političke, interesne i bilo koje trebaju se ostvarivati u okviru interesa hrvatske kao konstante, ona nas drži na okupu. Ali uvažavajući sve procese njezinog stvaranja kroz povijest, sve procese njezinog stvaranja kroz povijest ne umanjujući ni jedan ni drugi ni treći. Mi se hvalimo u Hrvatskoj da imamo Sabor preko 1000 godina kao obilježje državnosti. Dakle svi su ljudi u svojem vremenu sudjelovali i radili na stvaranju Hrvatske. Naravno ni hrvatska politika, ni hrvatski zastupnici, ni Hrvatski sabor ne smije biti naivan, ništa se ne ostvaruje samo po sebi. Moramo djelovati u okviru nacionalnih interesa i državnih interesa, to naravno svi znaju da se ni nacionalni ni državni interesi ne mogu ostvariti u okviru same države. Da bi to mogli ostvariti zaista je važno doći do istine i sada se vraćamo na ovo. Neobično je važno da memorijalni-dokumentacijski centar radi po pravilima lege artis, struke, znanosti ma kako ona nama nekad išla u prilog. Zbog toga zaista je vrijedno da što češće dobijemo izvješće memorijalnog-dokumentacijskog centra i ono ne mora biti godišnje. Ono se nekad susretne sa nečim što za nas može biti od važnosti pa makar bilo tromjesečno. Može poticati politiku na aktivno djelovanje.

Pa kolega meni je drago, kolega Leko meni je drago da se mi slažemo. Ne, ne ja govorim o ovome što smo sad govorili, dakle o tome i pričamo ne? To je bio predmet replike. Međutim, ja sam nekoliko puta u svojoj raspravi istaknuo visoki stupanj znanstvenog pristupa i mislim da je nešto promaklo ili se nije željelo apostrofirati, a to je kad je gospodin Nazor govorio o metodologiji. Jer kad vi jednu stvar postavite metodološki jasno, onda se tu ne može dogoditi nagađanje ovako, nagađanje onako nego naprosto gledate procese i događaje potpuno istim očima. I to je ono što je vrlo bitno, jer ako ćemo stvari promatrati na takav način onda će nestati prostora za politikantsko prepucavanje, a stvar je političke volje nekoga kome će dati ovakvo ili onakvo pravo. Međutim, ključni problem je što smo mi zaboravili da smo mi '91. ne kontra sebe imali jednu ogromnu silu, nego smo kontra sebe imali izučene ljude koji su itekako znali podmetati priču oko ratnih zločina. I to je po meni ključna stvar, a mi smo bili u tome neuki. Ja ću vam reći jedan primjer.

Ja sam tada kao predsjednik Kriznog štaba sa tim slikama hodao od hotela "i" pa na dalje, međutim nigdje kasnije nisam vidio da je netko dao značaj i procesuiranju toga zločina. Dok istovremeno s druge strane su se neke stvari napuhavale do ne znam čega. I tu je sad možda problem određenih institucija u Hrvatskoj koji se bave s tim poslom, ali ne na znanstvenoj i ne na jasnoj metodološkoj osnovi i onda se događa ovo sve što se skupa događa.

Kažete kolega i to je zaista istina da su svi u Hrvatskoj bili sretni kad su se generali vratili. I dakle to jedno, takav jedan osjećaj nije se dao zatomiti i zaista je bio iskren i u tome se svi slažemo. Međutim, da je generalima 1998. godine bilo dato da se očituju ne bi bili ni otišli. Generali iako su bili traženi neki za vrijeme Račanove Vlade nisu otišli, a za vrijeme vladavine Zorana Milanovića vratili su se slobodni u Hrvatsku i njihova obrana, vrsni odvjetnici zahvalili su se Vladi koju je dokumentaciju dostavila obrani i koja je bila od velikog značaja da doprinese oslobađajućoj presudi.

I ako se ne varam gospodin Budiša i jedan veliki dio pripadnika HSLS-a je napustio Vladu zato što su bile određene muljaže sa materijalom. Druga stvar, ako se ne varam u predsjednički ured i u arhiv nije HDZ pustio nikoga i nije slao ni u London ni nigdje materijale. To su činjenice. A druga stvar gospođo Ingrid Antičević Marinović trebali bi znati da proces obrane hrvatskih generala je završio daleko prije dolaska Zorana Milanovića i to je financirao i pripremila jedna sasvim druga Vlada, sticajem okolnosti je bila HDZ-ova Vlada. Prema tome, pustimo sad priče ovakve onakve, tko je ovo, tko je ono. Ali kažem, sjetite se tada ste ili bili na pragu da postanete ministrica pravosuđa, bili smo tu zajedno kolege u Saboru kad je razloge zašto je Dražen Budiša napustio tadašnju koalicijsku Vladu Ivice Račana. Dobro znate zašto je to bilo. Isključivi razlog je bio zbog jedne netransparentne, iskoristit ću taj izraz, neću koristiti teži izraz politike tadašnje Vlade prema Haagu. Hvala lijepa predsjedniče. Kolega Šuker, vi ste pokrenuli u jednom dijelu svoje rasprave i pitanje kako je Domovinski rat predstavljen povijesno u našim udžbenicima, odnosno koliko naša djeca u školama uče oko toga. A ja ću se tu sa vama složiti, jer narod koji ne cijeni, ne poštuje svoju prošlost nema ni sadašnjost, nema ni dobru budućnost. Hrvati su među malobrojnim narodima koji nikada nisu u svojoj povijesti posizali za tuđim teritorijem. Dakle, uvijek ako su ratovali ili su ratovali za tuđe interese jer su bili pod drugim vladama ili pak su branili svoj teritorij. Mi ovdje možemo na različite načine ideološki ovako i onako pristupati, ali povjesničari su ti koji bi trebali realno ocijeniti povijest. I u svakoj zemlji djeca, odnosno narod uči o svojoj nacionalnoj povijesti najviše jer je to pitanje ne samo samobitnosti jednog naroda. To je i pitanje opće kulture. I zato bi trebalo bez određenih ideoloških rasprava, odnosno pitanja kada se rade udžbenici povijesti govoriti o hrvatskoj povijesti, od njezinih srednjovjekovnih država, od Pacte convente do narodno oslobodilačke borbe u kojoj su Hrvati istina bili na više strana, pa do Domovinskog rata u kojem su Hrvati po prvi puta u svojoj povijesti bili na jednoj strani. Ja sam samo spomenuo jedan segment što se tiče NOB-a koliko je to bilo zastupljeno u povijesnim knjigama, a koliko sad u povijesnim knjigama nemamo, naša djeca fakat nemaju otkud naučiti. I zato sam rekao hvalevrijedan potez ovo što se u Vukovaru događa. Jer naprosto mi to možemo pričati što god hoćemo ali ne dobiju sva djeca u kući potpuno iste informacije. Ali ja mislim da mi svi koji smo danas ovdje raspravljali što se tiče Domovinskog rata smo praktički na istim pozicijama. I zato ne vidim razloga ako smo na istim pozicijama da mi šaljemo udžbenike da nama netko njih u Beogradu pregledava da li je nekakva povijesna činjenica ili recimo ja ću sad ovdje reći otvoreno do kraja tragedija je, tragedija da Hrvatska država iz proračuna iz Ureda za Hrvate izvan Hrvatske financira prijevod knjiga u Subotici u kojima se kaže za Oluju da je bila zločinačka genocidna akcija. Mi ćemo financirati knjige djeci Hrvata u Vojvodini da ih imaju ali ne možemo financirati knjigu koju falsificira povijest. To je nešto što se naprosto ne smije dogoditi. Ali to se dogodilo da je Ured za Hrvate izvan Hrvatske i niti je Vlada reagirala niti je bilo tko reagirao. Mi smo na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske to imali, ali to je činjenica. I ja mislim da kolege iz SDP-a koji su bili tamo na većini odbora nisu ništa imali protiv toga da se na to moralo reagirati. Dakle, mi smo sa svojim novcima platili da nam netko servira povijesnu neistinu i povijesni falsifikat. E to je ono što se ne smije dogoditi. Ali zato ajmo svojoj djeci u hrvatskim udžbenicima dati jednu povijesnu istinu zasnovanu dakle na znanstvenim proučavanjima na istoj metodologiji i onda naprosto nećemo imati nikakvih problema. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Šuker vi ste u vašoj raspravi spomenuli arhive, ulogu arhiva u utvrđivanju istine. Ono što je činjenica i što bi trebalo reći s tim u vezi, odnosno otvoriti vjerojatno jednu posebnu raspravu da se dogodilo to da je 2000. godine zapravo u tom periodu početka do kraja 2000. godine nema evidencije o tome što je dostavljeno Haagu iz Ureda predsjednika Tuđmana. Ono što se nadalje dogodilo to je da su pojedini mediji selektivno dobivali te materijale premda je zapravo Haag imao obvezu ne dozvoliti nikome te pristupe jer je to bilo regulirano odnosima između Republike Hrvatske i Haškoga suda. Činjenica je pak danas da znanstvenici i istraživači, povjesničari nemaju mogućnost pristupa tim dokumentima bez obzira što oni mediji koji su željeli s time manipulirati i koji su manipulirali sa istinom o Domovinskom ratu su imali na uvid te dokumente i objavljivali ih, ali naprosto službeno nemate pristup tim dokumentima.

Po mom mišljenju s obzirom da govorimo o tome da nema sumnje u tu politiku i kakva je ta politika bila i o sumnjivom Domovinskom ratu bilo bi dobro dogovoriti, pronaći zakonske okvire da se ti arhivi otvore javnosti odnosno da ti arhivi postanu jedno opće dobro za istraživanje suvremene povijesti. Ali isto tako bilo bi dobro da pravosuđe i Državno odvjetništvo pronađe snage da odgovori zašto je došlo do te manipulacije i tko je odgovoran sa manipulacijom tih dokumenata da se moglo godinama stigmatizirati i Domovinski rat i hrvatska politika '90-ih godina. Odgovorit će na repliku uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Kolega Tuđman, pokojni predsjednik Tuđman kao povjesničar u tom svom bavljenju tom znanošću je naučio nešto, a to je da se svi događaji moraju bilježiti. Iz jednostavnog razloga da u nekim budućim vremenima netko to ne priča kako njemu paše. I ako je, da je netko želio nešto loše napraviti od rata preko privatizacije itd. pa ne bi svi ti fonogrami sa tih svih sastanaka bili uredno posloženi i klasificirani u Uredu predsjednika. Sad mi recite ako ste vi imali namjeru napraviti nešto loše pa koji će onda bedak to napisati i ostaviti da netko to sutra koristi i kaže on je to htio napraviti? Međutim, drugi je par cipela što smo mi dva puta u svojoj povijesti dozvolili da netko čeprka po našim arhivima bez kontrole i bez ičega i da to zlorabi protiv Hrvata. Jedno je bilo tada, a drugo je bilo kad smo ekipu iz BiH pustili u Državni arhiv koji su tamo iščeprkali i sad puno tih materijala koriste da bi dizali optužnicu protiv hrvatskih generala u BiH. To su činjenice od kojih se ne može pobjeći. A istovremeno naši znanstvenici ne mogu doći do tih papira. A naša budućnost i naše prepucavanje će nestati u onom trenutku kad znanstvenici znanstveno obrade određena područja i kad se to na takav način evidentira. Dok god to ne napravimo mi ćemo nažalost biti izloženi raznoraznim pritiscima i napadima prije svega kao narod.

Kolega Šuker evo puno ste govorili o ovoj temi i ja se s većinom slažem ono što ste pričali, međutim ne mogu se složiti s vama kad ste rekli da se danas u društvu premalo govori o Domovinskom ratu. Nikako! Evo i u današnjem Domu vidimo koliko je bilo govornika i koliko smo govorili o Domovinskom ratu. Koliko znam u VII. sazivu smo puno govorili o svemu i toj temi. A i o ovoj temi sigurno će biti puno govora i u osmom sazivu jer vidim da ima evo tu dosta generala Domovinskog rata, puno ima veterana domovinskog rata, evo i ja sam u konačnici taj. Kad ste govorili o tome i uspoređivali ono što smo mi nekad još za one države govorili i učili u povijesti o Sutjesci i o Neretvi vjerojatno su nas i pretjerivali o tim našim povijesnim činjenicama Drugog svjetskog rata, dobro to je bilo tako. Ali ne mogu se složiti da se danas među djecom i u školama ne govori puno o Domovinskom ratu. Mislim da se puno govori, evo tu su i kolegice i koje su i ravnateljice škole i učiteljice, mislim da se dosta govori. A da ne govorim o tome da svaka škola gotovo da je u pravilu ima obvezu godišnje jedanput ići u Vukovar što je apsolutno normalno i poželjno i tu mislim da se puno toga napravilo. Neću govoriti, ja govorim samo o zadnjih 4 godine, a apsolutno sigurno i ova Vlada podržava takve stvari. A i ne znam nekog ozbiljnog političara koji nije bio u Vukovaru ja bih rekao u tom svetom mjestu hrvatske povijesti. I mislim da o Domovinskom ratu puno govorimo i treba i dalje govoriti.

Ja kad sam govorio o premalo onda sam govorio o udžbenicima u našim osnovnim školama. I ja osobno smatram da tamo Domovinski rat nije obrađen na adekvatan način. Da naša djeca iz tih udžbenika ne mogu dobiti temelje nekakvog svog temeljeno obrazovanje iz jednog dijela hrvatske povijesti koji bi po meni bio najblistaviji i najsvjetliji jer konačno smo došli do svoje države. Prema tome, ja smatram da je to premalo obrađeno u tim knjigama. Vi možete smatrati da nije. Dakle to je stvar razilaženja, ali se isto tako sjećate da su neki aktualni ministri spominjani u povijesnim knjigama RH.

To je moje mišljenje, ja za to govorim pojedinačno i to je moje razmišljanje.

Jel bi nas to nešto koštalo? Jel bi možda s nekim toga povrijedili? Zar oni ubijeni na Ovčari koji su odvedeni iz Vukovarske bolnice, zar je to laž, neistina? Dakle, u trenutku kad krene kolona iz Vukovarske bolnice u tom trenutku treba početi sat povijesti u svim hrvatskim školama. To je moje mišljenje i razmišljanje. I sada evo riječ ima predstavnik podnositelja uvaženi docent doktor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici evo ponosan sam kad god sam u ovom najvišem, u domu gdje je najviše tijelo hrvatskoga naroda. Malo sam žalostan kada se i o takvim temama kao što je Domovinski rat govori iz jedne drugačije perspektive ali ja ću se ovdje osvrnuti na neke stvari preko kojih ne mogu prijeći ni kao povjesničar ali ni kako čovjek. Govorit ću onim redom kako sam ih zapisivao i prije svega dopustite mi ako zaboravim da se zahvalim i predsjednici gospođi Rusak, predsjednici Odbora za znanost, obrazovanje i školstvo i svim članovima, predsjedniku Odbora za veterane gospodinu Demi i svim članovima, da se zahvalim svima vama koji ste govorili ali i svima vama koji ste pozorno slušali svo ovo vrijeme na podršci našemu centru i meni je zadovoljstvo biti ravnatelj jedne ovakve ustanove o kojoj postoji ja ipak vjerujem konsenzus u hrvatskome narodu da je riječ o problematici onom kojom se bavi čistoj i da je Domovinski rat zaista temelj suvremene RH. Svih ovih godina imao sam i naš centar je imao vašu podršku i ja vam na tome zahvaljujem. Sami ni ja osobno ni moje kolege ne bi mogli bez suradnje sa ostalim znanstvenim ustanovama, arhivskim ustanovama. Ovdje je spomenut muzej u Dubrovniku, ima u Vukovaru, da ne nabrajam, gospodin je Ronko spominjao udruge s kojima surađujemo i radimo. Prema tome, tema je takva da ima mnogo pitanja na koja još uvijek treba odgovoriti i prije svega odgovoriti na jedan znanstveni način. Ništa ne možemo bez dokumenata, veliki je problem i dan danas je doći do nekih dokumenata prije svega do dokumenata iz ureda predsjednika. Gospodin Tuđman je govorio o tome i to je problem i dan danas. Ja neću ovdje ulaziti ali zaista u pojedinim trenucima ova država se ili onaj koji je odlučivao o mnogim stvarima nije se ponio državnički. I mnogi dokumenti bili su dostupni tamo di nisu trebali biti i na način na koji nisu trebali biti, a mi koji se bavimo time da bi mogli donositi neke zaključke nismo mogli doći do tih dokumenata. Ja ovdje nikoga ne osuđujem samo konstatiram. I ovdje ću govoriti o činjenicama, često puta govorimo o istini i ja upotrijebim tu riječ istina ali zapravo kako znanstvenik i na meni kao ravnatelju ovoga centra je odgovornost za činjenice da ono što je u izvorima prezentiramo a onda ćemo na temelju toga donositi zaključke pri tom moramo razlikovati pisane izvorne dokumente dakle primarno gradivo od memoralskog gradiva. Tamo može biti nešto rečeno što je možda i subjektivno ali mi jednostavno i taj dio gradiva moramo prikupljati i zbog toga što je i sekundarno gradivo važno ali i zbog poštivanja svih onih koji su se borili i dali nešto za ovu Hrvatsku imaju pravo reći na koji način su to radili. Što želim reći? Da su nam izvori temelj ali da se i u tim izvorima može potkrasti poneka greška. Ovdje se ograđujem dakle od odgovornosti da smo mi danas ili da ćemo sutra donositi neku konačnu istinu ali da ćemo i raditi na tome da prikupimo što je moguće više činjenica odnosno izvora, to ćemo dalje nastaviti raditi. Bilo je govora o žrtvama i tu moramo biti vrlo jasni. Žrtve treba poštivati, tu kriteriji moraju biti jednaki i tu moramo biti vjerodostojni. Jednako i to sam nekoliko puta govorio i ovdje i na ovom mjestu, jednako kao za '41., tako i za '45. kao i za '91., tako i za '95. I ovdje je već rečeno da sve zločine moramo osuditi. Mi možemo govoriti o okolnostima ali zločin je zločin i s time se slažemo. I danas kada je dan sjećanja na žrtve holokausta možda je to prigoda posebno naglasiti, mislim da je akademik Rudan rekao sve o tome i da nemam šta dodati ali naš Ustav je tu vrlo jasan. Ali jednako tako dužan sam upozoriti a to je već od '90.-te godine, '91. godine nazočno u hrvatskoj javnosti da je netko pokušavao i danas pokušava stvari prikazati onakvima kakve one nisu bile. Mi smo svjesni da je grupa Labrador ne slučajno stavila eksploziv upravo pred židovsku općinu pred, na židovsko groblje da bi Hrvatsku pokazala kao nekakvu antisemitističku državu. I mi sa takvim radom se suočavamo svih ovih godina i kada govorimo o iskrivljavanju povijesti što je ovdje bilo riječ možemo je pratiti upravo kroz dio medija i tu ću se sada posvetiti i dijelu udruga koje rade i tu želim biti vrlo jasan. Govorim o činjenicama koje su iskrivljene. Mnogo puta sam rekao da podržavam rad nevladinih udruga i da smatram da su one potrebne svakom društvu kao korektiv društva. Ali mi smo došli u situaciju da nam se one nametnu kao glas znanosti i da u medijima ili djelu medija a pogotovo onim medijima koji su imali najveću tiražu i koji su bili, koji su javni mediji, gotovo da znanstvenika nije ni bilo. Možemo provjeriti to vrlo lako u najgledanijim emisijama, u udarnim emisijama pogledajte koliko je bilo znanstvenika, koliko je bilo sudionika događaja, govorili smo ovdje o BiH. Zašto su nam nametani ljudi koji nemaju kvalifikacije za ono što govore, koje nisu zanimale činjenice, koje nisu zanimali izvori, koji su imali izvore u rukama ali su govorili drugačije. Ja ovdje ne govorim na temelju predrasuda, naglašavam nego na temelju iskustva rada sa pojedinim udrugama. I kada prozivam udrugu kao što je Documenta onda to ne činim zbog predrasuda nego zbog vrlo jasnih odnosa koje smo imali. Ne znam da li je vama poznato upravo je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata udruzi Documenta dao DVD sa popisima žrtava srpskih vojnika i civila na prostoru Banovine. Imamo i zapisnik o primopredaji. Kada je to ta udruga navela u svojim izvješćima? Ja ovdje govorim o odgovornosti i profesionalnom odnosu, ne generaliziram govorim vrlo jasno, govorim vrlo precizno. Kako je moguće, tu je bilo spomena da se medijima i kroz čelnike te udruge vrti broj od 22 tisuće zapaljenih kuća kada izvor vrlo jasno pokazuje da je riječ o promatranim kućama. Gdje je nastala takva zamjena i kako je tako dugo ostala prisutna u javnosti? Kako je moguće da se vrtjela priča o neselektivnom i prekomjernom granatiranju Knina a na uvid smo dali dokument Glavnog štaba srpske vojske Krajine koliko je u 10 sati ujutro palo granata na Knin i gdje su pale. Ja govorim vrlo jasno, vrlo precizno, ne generaliziram i ne govorim sa predrasudama. Tako da bih te stvari morao uvijek ponovno naglašavati. Tu je i taj popis, oprostite mi, imam malo problema sa grlom, popis žrtava, naš centar je osnovan 2005. godine, netko je radio nešto prije nas, mi smo samo prikupili gradivo iz svih ministarstava i pokušavamo ga ažurirati, pokušavamo doći do konačnog broja i vrlo smo oprezni jer riječ je o poginulim ljudima. I ponavljam, zahvaljujući Ministarstvu branitelja, zahvaljujući Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu zdravstva koje je radilo na tome mi danas imamo taj popis branitelja gotovo 100% riješen, problem je sa civilima, rješava se. I strašno mi je smetalo sve ove godine kada su gle čuda opet isti ljudi iz iste udruge stalno ponavljali da srpske žrtve nikoga ne zanimaju. Od prvoga dana rada našega centra pokrenuta je baza podataka gdje se svaki poginuli pripadnik srpske vojske Krajine ili civil upisivao dakle od 2005. godine oni to znaju ponavljam jer su dobili, dobili su za jedno područje izvješće o tome. Znači nismo protiv suradnje, ali jednostavno ne možemo, ipak smo ozbiljna institucija ne možemo surađivati s onima koje ne zanimaju činjenice a htjeli bi nas navodno suočiti sa činjenicama.

Uostalom, izvrsna je suradnja upravo sa srpskim helsinškim odborom, gospođa Sonja Biserko je primjer kako se radi. I zanimljivo je da smo mi rečenicu da je Srbija odgovorna za rat i agresiju čuli od predsjednice srpskog helsinškog odbora a za takvu rečenicu nikada čelnica udruge Documenta nije rekla. Zato je moj fokus usmjeren na to, ponavljam, ne zbog predrasuda nego zbog negativnog iskustva koje smo imali u radu i odnosima sa tom ne vladinom udrugom. Vrlo jasno bih naglasio da je ovaj arhiv koji mi imamo dostupan svima koji žele istraživati povijest Domovinskog rata, nikad nitko nije imao problema za kada je zatražio uvid u gradivo koje čuva naš centar. Istina je, ništa nije crno bijelo, o svemu treba raspravljati i naš centar nikad nije bježao od negativnih podataka, od zločina pripadnika hrvatskih snaga. Ono čemu smo se odlično suprotstavili to je pokušaj da se incidenti prikažu udruženim zločinačkim pothvatom. Naravno da će ovaj popis žrtava kad bude konačan, ponavljam molim vas vrlo jasno može biti gotov za tri mjeseca, a može potrajati i godinu dana. Riječ je o ljudima i o podacima koje treba vrlo jasno i precizno usporediti. Radili su mnogi. Kultura sjećanja o kojoj se mnogo govori, da. Dužni smo čuti sve strane, ali ne možemo graditi kulturu sjećanja a zanemariti temelje. I to je ono što stalno ponavljam i što je na žalost ušlo u javnost kao neki, kao neka gotova stvar. Nećemo govoriti o uzrocima, govorit ćemo samo o posljedicama, pa će nam svoje sjećanje ispričati jedan stradalnik sa jedne strane, druge strane i treće strane i eto mi ćemo na temelju toga nešto poručiti. Nećemo, mi moramo prvo odrediti uzroke. Mi moramo jasno reći danas je 2016. a mi se još čak i u znanstvenim krugovima raspravljamo oko toga je li bio građanski rat ili je bila agresija na Republiku Hrvatsku, je li uzrok ratu velikosrpska politika ili kontinuitet ili konglomerat loših politika, a to su činjenice zbog kojih mi stalno moramo ponavljati neke stvari i ponavljat ćemo ih dok god to ne sjedne svima.

Meni je žao što ja moram vama to, ovdje ne govorim to zbog vas, jer vjerujem da vi to znate, ali zbog onih koji slušaju i koji ne žele prihvatiti te činjenice. I ovo je vrlo važna tema, gradivo HVO-a koje je bilo u Hrvatskom državnom arhivu, onda smo ga preuzeli mi kao centar. Mi ne odlučujemo o njemu. Mi dobijamo nalog izvršne vlasti. Jedino što možemo kontrolirati što je tu, ali zna se tko odlučuje o tome i tu prestaje moja odgovornost, postaje odgovornost politike i države da se postavi kao država prema onima koji negiraju dokumente ili iz dokumenta vade selektivno neke dijelove i nastoje optužiti Hrvatsku za agresiju.

Hrvatska je obranila zajedno sa pripadnicima bošnjačkog muslimanskog naroda.

Zašto o tome hrvatska javnost ne zna ništa? To su stvari koje treba vrlo jasno pitati i postaviti.

I evo kad smo na kraju kad smo govorili o očekivanju drugostupanjske presude ja ću ponoviti ono što je i gospodin Ljubić naglasio. Dakle, to nije samo sudbina šestorice ljudi koji se brane u Haagu ni njihovih obitelji. Ta presuda može biti itekako teška ako se njoj ne posvetimo. Gospođa je rekla, ja ću je citirati: "Od osjećaja ponosa do osjećaja rezigniranosti to je bolna istina." Sjetimo se '95. godine, sjetimo se 5. kolovoza, a pogledajmo gdje smo danas. Samo bih ja postavio pitanje tko je za to kriv? Branitelji su svoje odradili, oni su obranili Hrvatsku, oslobodili Hrvatsku, Hrvatska je prepuštena politici, a tu gospodo onda ostaje odgovornost nekoga drugoga. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Netko je danas rekao obrazovanje nije svemoguće. Da, nije svemoguće, ali sve ono bez obrazovanja je zapravo nemoćno. Mi imamo prilike kroz kurikulum koji se upravo izrađuje, ne samo kurikulum povijesti, nego i drugih predmeta popraviti ono što možda nismo napravili najbolje. I sve ono što budemo radili moramo raditi na znanstveno utemeljenim činjenicama. Mislim da je to konstatacija s kojom su se danas svi složili. Najljepše se zahvaljujem gospodinu Nazoru i svima koji su pridonijeli ovoj diskusiji.

I taj je projekt realiziran, tako da su i nastavnici dobili sredstvo pomoću kojeg mogu predavati, a naravno da pomno pratimo što se događa sa kurikulom i da je on sada objavljen, objavljen je na web stranicama. Ono što načelno mogu pozdraviti to je da je broj sati u Domovinskom ratu povećan, a ostale detalje ćemo proučiti pa ćemo vidjeti što tu treba još popraviti. Možda je neprilično sve završilo i ne bi trebalo kvariti ovaj ugođaj ali samo dvije kratke stvari. Civilno društvo ipak treba shvatiti kao partnera. Nitko nije govorio o znanstvenoj verifikaciji i nekom radu znanstvenom tih udruga niti one imaju kapacitet niti to trebaju raditi. Zna se tko to treba raditi. Ali ne vidim u čemu je problem ako se pomaže pri radu i različiti izvori, više i više izvora može samo više pomoći. Ja se s tim slažem, kad je govorio o odnosu uzroka i posljedica.

Dakle prezentiramo činjenice, na temelju toga donosimo zaključke a ono što ću ipak reći na kraju ovoga, što ne mogu prešutjeti kao čovjek. Ovdje je bilo govora i o tome, mislim da je to završena priča, zaista je bilo pokušaja da se u naš centar ubace neki ljudi kojima tamo nije mjesto. Ja ih nisam ni imenovao niti je stvar bila osobne naravi, čak sam pokazao razumijevanje za njih, ali mislim da je bezobrazno ili neodgovorno ako se taj događaj stavlja u Izvješće o diskriminaciji i nasilju nad Srbima u 2014. godini. Odgovorno tvrdim za osobu, ovdje sam govorio o tome, imamo dokumentaciju i ja ne mogu dopustiti da se i ravnatelj ovakve ustanove proziva za nacionalističku retoriku. Volio bih da postoji odgovornost kod autora takvih uradaka a to je Izvješće Srpskog narodnog vijeća, da se jasno kaže gdje, kada i što je ravnatelj govorio a da je riječ o nacionalističkoj retorici. I što je to lažno u navodima koje sam ja iznio? Jer ponavljam sve je to utemeljeno u dokumentima. I mislim da na takav način mi nećemo moći uspostaviti povjerenje.

Mi ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi bismo sada završili sa današnjim radom. Sutra ćemo započeti u 9,30 i biti će kako je i po redu kojeg ste dobili treća točka od početka, dakle potvrđivanje Poslovnika povjerenika za informiranje.